Je to jenom byrokracie.

Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Řešíme to podruhé. My jsme tehdy byli proti, takže logicky jsme pro to, aby tam ten přestupek nebyl. Zní hrozně snižování důstojnosti orgánů řeší tento přestupek. Ještě jednou snižování důstojnosti orgánů.

Změnilo se obsazení poslaneckých lavic nejenom politicky, ale i personálně a já si myslím, že když budeme používat zdravý selský rozum, tak zjistíme, že takový přestupek nepotřebujeme. Skutečně ne. Ano, někdy je to mimořádně obtížné.

S faktickou poznámkou jsou nyní přihlášeni paní poslankyně Procházková a pan předseda Kalousek. Paní poslankyně Procházková má slovo. Dobré poledne všem. Já bych vám, těm, kteří chcete zrušit tento zákon nebo ho opravit, tak bych vám chtěla říct jednu jedinou věc. Zkuste si sednout do záchranky, ve které pracuji. Já bych byla pro zpřísnění. Děkuji. Pan předseda Kalousek a jeho faktická poznámka.

Je to o našem vidění světa. Vnímáme stát a státní aparát jako servis a službu, anebo jako drába?

Jestli ho vnímáme jako servis a službu, tak ten, kdo poskytuje servis a službu, má být do té míry na výši a do té míry velkorysý, takže napadání přejde a jedná podle zákona.

To prostě nepatří do moderní liberální společnosti. Než pan poslanec Válek přijde, tak vám oznámím, že paní poslankyně Valachová bude hlasovat s náhradní kartou číslo 5. Prosím, pane poslanče.

A my nemáme žádnou policii, my nemáme ochranku, která by ty sestry hlídala. Tak děkuji za tento zákon, pokud to takto myslíte. Paní poslankyně Procházková stahuje svoji faktickou poznámku. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Ptám se na závěrečná slova. Pan poslanec Feri jako zástupce navrhovatelů, jeho závěrečné slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jednu věc musím zmínit.

Ale ve chvíli, kdy jsou chráněni jinými instituty, dokonce v tom stejném zákoně, tak nevidíme důvod, proč by tam tato skutková podstata měla být. Ještě reakce na paní kolegyni Válkovou, proč s tím přicházíme teď.